Poté bychom případně projednávali body z bloku smlouvy, první a druhé čtení dle schváleného pořadu schůze.

S přednostním právem se hlásí pan předseda Mihola. Prosím.

Včera zde Vít Kaňkovský odůvodňoval potřebu projednat tuto novelu zákona, protože stávající znění nelogicky zvyšuje náklady zdravotnických zařízení, a to nejen nemocnic, ale i ambulantních zařízení na servis zdravotnických přístrojů a instruktáže k práci s nimi. Jsem přesvědčen, že pokud chceme efektivně čerpat prostředky z veřejného zdravotního pojištění a nezatěžovat zdravotní systém k zajišťování externích služeb, které kladou nároky personální, pak je tato změna více než potřebná. Chci také podotknout, že jde o nápravu stavu, který schválilo toto složení Poslanecké sněmovny, takže je to šance odejít z tohoto volebního období v tomto ohledu s čistým štítem.

Připomínám, že návrh má podporu Ministerstva zdravotnictví, souhlasné stanovisko vlády. Děkuji vám za pozornost, a prosím tedy ještě jednou o podporu. Dobře, děkuji. Táži se, zda má někdo další ještě návrh na změnu programu.

Já eviduji váš návrh a eviduji jej jako protinávrh.

Táži se, zda někdo další máte ještě návrh na úpravu nebo změnu programu.

Kdo je proti tomuto návrhu?

Vzhledem k tomu, že další bod by měl uvádět ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek a nikde ho zde nevidím, přeruším jednání Sněmovny na pět minut a počkám, až se dostaví pan ministr zahraničních věcí.